Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

To však podle vaší odpovědi podléhá důkladným analýzám a v dalším odstavci uvádíte, že k dnešnímu dni je jasné, že alokovaná částka 14 mld. je v současné době nadbytečná.

I přes toto opatření byl však provoz na internetu v době krize covidu naprosto nevyhovující. Moje otázka zní: Stále je vláda přesvědčena, že budování vysokorychlostního internetu je odpovídající dnešní době a alokování do této části hospodářství je nadbytečné?

Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Změnilo přístup k veřejné konzultaci, kdy vyžaduje informace k záměrům podnikatelů v elektronických komunikacích pokrýt určité území, které umožní reálnost záměru prokazatelně verifikovat a následně ověřovat průběh jeho realizace na otevřenou třetí výzvu na tvorbu digitálních technických map krajů s finanční alokací 2,5 mld. korun. V důsledku intenzivní činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo zapojit do řešení jak ICT sektor, tak i územní samosprávné celky a došlo rovněž ke zjevnému pokroku při naplňování cílů v pokrytí domácností.

A já se proto ptám, co konkrétně udělá vláda pro rozvoj optických sítí.

Já si myslím, že to bylo vyčerpávající, že my samozřejmě v digitalizaci a internetu děláme kroky, máme vládního zmocněnce, který byl jmenován po nástupu naší vlády, že je to naše priorita, digitalizace, internet.